Děkuji. Budeme tedy hlasovat jako první bod návrhy legislativně technických úprav, protože byly předneseny kolegou Kasalem. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tyto legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. A jedná se o úpravy mající legislativně technický charakter. Stanovisko garančního výboru?

Kdo je proti? Přihlášeno 162 poslanců, pro 154, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o bodu A3, což je pozměňovací návrh můj. Stanovisko navrhovatele? Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat. Nyní budeme hlasovat o bodu A4, což je pozměňovací návrh kolegy Hegera. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 433. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Nyní budeme hlasovat o návrhu A5.